Současná podoba zákona o návykových látkách dostatečně nereflektuje změny související s přechodem na povinný elektronický recept ani nově zřízený lékový záznam. Návrh zákona tedy zavádí elektronický recept s označením vysoce návyková látka, čímž dojde ke sjednocení způsobu preskripce všech léčivých přípravků. Hlavním důvodem pro tuto změnu je využití výhod systému eRecept, zejména snížením možnosti kontraindikace s jinými léčebnými přípravky a nadměrná preskripce těchto léčivých přípravků různými lékaři.

Z tohoto důvodu je součástí návrhu související změna zákona o léčivech. Dále návrh zákona za účelem zvýšení dostupnosti konopí pro léčebné použití a odstranění současných nedostatků právní úpravy zavádí nový systém licencí pěstování rostlin konopí pro léčebné použití. Státní ústav pro kontrolu léčiv již nebude vykupovat konopí pro léčebné použití od pěstitelů, čímž dojde k úspoře finančních prostředků a k zefektivnění distribuce konopí pro léčebné použití od pěstitelů k pacientům. Smyslem navrhované úpravy je umožnit soukromým subjektům pěstovat rostliny konopí pro léčebné použití, vyrobit z nich léčivou látku a tu distribuovat za stejných podmínek jako jakoukoliv jinou návykovou látku. To znamená, že distributoři budou moci takto vyrobené konopí pro léčebné použití vyvážet i do zahraničí a hledat nová odbytiště, což bude mít za následek zvýšení výroby. Vzhledem ke zvýšení výroby v České republice se očekává zvýšení konkurence s pozitivním dopadem na konečnou cenu léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití pro české pacienty. Návrh zákona byl projednán výborem pro zdravotnictví, který doporučil Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s předloženým návrhem zákona. Dále byl návrh projednán se zemědělským výborem, který doporučil Poslanecké sněmovně schválit tento návrh ve znění zemědělským výborem schválených pozměňovacích návrhů. S navrženými pozměňovacími návrhy ale nemůžeme souhlasit. Předně je třeba uvést, že pozměňovací návrhy nebyly diskutovány s dotčenými resorty, což považujeme v oblasti omamných látek za stěžejní.

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, cílem návrhu je učinit další nezbytný krok v elektronizaci zdravotnictví a zvýšit dostupnost konopí pro léčebné použití pro české pacienty, a proto si dovoluji požádat vás o podporu tohoto návrhu. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 864/1 až3. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pro zdravotnictví, pan poslanec Rostislav Vyzula, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Jsou to tedy dva body, elektronický recept pro opiáty a potom umožnit léčivé konopí v širším rozsahu a dostupných cenách také našim pacientům.